Vážené paní kolegyně, páni kolegové, budeme tedy pokračovat, ale předtím, než dám slovo panu ministrovi zemědělství Marianu Jurečkovi, který bude uvádět místo pana ministra Daniela Hermana tento tisk, tak musíme schválit změnu zpravodaje.

Má někdo výhradu proti postupu předsedajícího? Není tomu tak. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 142 a ptám se, kdo souhlasí se změnou zpravodaje na paní poslankyni Annu Putnovou?

Děkuji. A teď už tedy prosím pana ministra Mariana Jurečku, aby uvedl tisk 70. Opakuji, že jsme ve třetím čtení. Otevírám rozpravu a žádám pana ministra, aby se ujal slova. Děkuji, pane předsedající.

I když návrh obsahuje některé podněty směřující k řešení větší transparentnosti, úprava není dostatečně provázána s ostatními ustanoveními autorského zákona a vyvolává tak obavy ze značných výkladových i aplikačních potíží. Jak již zde ministr kultury ve svých vystoupeních sdělil, připravuje resort Ministerstva kultury další novelu autorského zákona, v rámci které budou revidována veškerá ustanovení týkající se kolektivní správy, hlava IV zákona. Cílem je nejen plná harmonizace s aktuálně přijatou směrnicí o kolektivní správě sledující zejména posílení transparentnosti a odpovědnosti kolektivních správců, ale též zároveň reflexe dalších problémů stávající úpravy výkonu kolektivní správy zejména z pohledu vyváženosti práv a povinností všech dotčených subjektů a jejich právní jistoty. Jakýkoliv zásah do aktuálně projednávané, ryze transpoziční vládní novely může vést k riziku dalšího zdržení jejího přijetí, a tím vážných důsledků probíhajícího řízení proti České republice. Není ani v zájmu stability právního řádu, a tím i právní jistoty vhodné přijímat úpravu, která tak jako tak bude muset být během několika měsíců změněna. Daleko racionálnější je zabývat se předloženými náměty v rámci přípravy další vládní novely, což Ministerstvo kultury samozřejmě činí. Z uvedených důvodů Ministerstvo kultury a ministr nedoporučuje přijetí předloženého pozměňovacího návrhu. Děkuji za pozornost. Není tomu tak. Rozpravu ve třetím čtení končím. Pardon, omlouvám se. Paní poslankyně, samozřejmě máte slovo ve třetím čtení v rozpravě. Nejprve mi dovolte přednést legislativně technickou úpravu týkající se novelizačního bodu 25 obsaženého v mém pozměňovacím návrhu, který jsem přednesla ve druhém čtení.